Tak to nikdy nebylo. Zákony, které nabyly účinnosti v průběhu toho dalšího roku a bylo podstatné, aby v tom roce, kdy se schvaluje státní rozpočet, tak prošly prvním čtením.

Takže bych chtěl pana kolegu Kalouska vaším prostřednictvím opravit, neříká úplnou pravdu. Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, vaše dvě minuty. Děkuji. Myslím, že jsme tu tak zhruba stejně dlouho, vaši pozici jsem vykonával tak někdy před jedenácti lety.

My vám od února férově říkáme, že nebude v roce 2016 elektronická evidence tržeb. Prostě nebude! Já nevím, co s těmi penězi bude dělat, ale v každém případě je nepotřebuje, přesto je od Poslanecké sněmovny jako od rozpočtového suveréna dostane. Proto je ten rozpočet nepravdivý, a proto se vysmívá zákonům. A takových příkladů bych mohl uvést ještě čtyři, ale nechci zdržovat. Děkuji panu předsedovi za jeho faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan předseda Černoch, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych před dnešním závěrečným hlasováním obhájil pozměňovací návrhy, které jsme za náš poslanecký klub Úsvit národní koalice předložili ke státnímu rozpočtu. Jedná se celkem o dva pozměňovací návrhy. Za prvé navrhujeme vyčlenit 5 mld. korun, které mají být přesměrovány na technické zabezpečení českých státních hranic. Prostředky mají být využity na nákup technologií, jako je technické zařízení detekující pohyb, kamery, drony a další technologie, které ochrání hranice České republiky. Nejedná se o stavbu plotu, jako je to v Maďarsku. Z našeho pohledu hranice má být chráněna obdobně, jako je chráněna např. hranice slovenskoukrajinská. Druhé opatření je vyčlenění 3 mld. korun, které mají být přesměrovány na personální zabezpečení ochrany hranic. Prostředky mají být využity na nábor přibližně 3000 příslušníků policie, kteří by se měli dlouhodobě věnovat ochraně státních hranic. Chci jasně říci, že Úsvit podpoří státní rozpočet jen v případě, že vláda bude dostatečně investovat do obrany České republiky před imigrační krizí a terorismem. Současný rozpočet vůbec nepočítá s tím, že do Evropy i příští roky budou přicházet nelegální imigranti. Vůbec nepočítá s tím, že po Evropě opět budou chodit davy nelegálních imigrantů, kteří půjdou prostě tou cestou, která pro ně bude nejjednodušší. Položme si otázku: Věříme, že nás před nelegální imigrací a terorismem ochrání Evropská unie v čele s kancléřkou Merkelovou? Je tady někdo z vás, kdo si skutečně myslí, že by tomu tak mohlo být? Já si myslím, že tahle otázka má jasnou odpověď, a to že nikdo jiný než my sami se neochráníme. Toto jednoduché pravidlo pochopily všechny státy, které byly vystaveny nelegálním imigrantům, té velké vlně. Maďarsko postavilo plot, Rakousko staví plot, Slovinsko nasadilo na ochranu hranice armádu. Byli jsme v Makedonii, která obrovským způsobem bojuje proti těm imigračním vlnám, které přecházejí z členského státu přes nečlenský stát Evropské unie do dalších členských států. Česká republika musí být připravena chránit své hranice a je potřeba opravdu tímto směrem jít.

Rizika ale přicházejí nejen od nově příchozích imigrantů. Německo jich má nyní na svém území cca 1 milion a teprve nyní zjišťuje, že absolutně neví, co s nimi bude dělat. Za prvních deset měsíců spolkové země deportovaly 15 tisíc běženců, což je z celkového počtu asi 1,5 %, kteří do Německa přišli. Co bude dělat zbytek imigrantů a běženců, co s nimi oni budou dělat, zatím nikdo neví. Takoví imigranti budou před státními orgány utíkat, budou korzovat Evropou a zcela nelegálně se snažit být tady v Evropě co nejdéle. Prostě za každou cenu. Bude to zátěž, proti které bude muset náš systém se postavit a budeme muset naše hranice chránit. Bezpečnostní experti jasně varují každá země, která chce zajistit bezpečí svým občanům, musí vědět, kdo do ní přichází. Proto ještě jednou na vás apeluji a chtěl bych vás požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů. Samozřejmě máme další body, které podpoříme. Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Podle toho, co jsem dnes ráno sledoval ve zprávách ve sdělovacích prostředcích, tam byly informace, že podfinancovanost armády je zhruba ve výši 100 mld., v resortu Ministerstva vnitra zazněla informace odhadovaná asi 20 až 30 mld. s tím, že nějaké enormní navýšení by asi nebylo účelné, protože by mohlo dojít k zahlcení. Ty částky, které my navrhujeme, určitě nejsou takové. Jsou to částky, které pokládáme za naprosto aktuální, a jejich realizace, podle toho, co sdělil kolega Černoch v rámci řešení jejich realizace, výběrových řízení, zabezpečení technických i personálních, pokládáme za naprosto reálné. Slyšel jsem ráno od zástupců obou resortů informace o tom, že je podvybavenost těchto resortů i v rámci vybavení policistů i v rámci vybavení vojáků prostředky osobní ochrany. A ty naše návrhy, které toto řeší, navrhují, pokládáme za nanejvýš aktuální a realizovatelné v tomto objemu, který navrhujeme. Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Tak ve třetím čtení shrnu postoj našeho klubu a naší politické strany.

My jsme opakovaně a docela podrobně v rozpravě v prvním, druhém čtení, taky v jednotlivých výborech ukázali vládě, kde může najít rezervy.